Já nechápu, proč pan Bartošek mluví o bandě obchodníků. Já tomu nerozumím. Vláda je banda obchodníků?

Zlikvidoval i to, co bylo dobré, i když to bylo ruské.

Tak o čem tady mluvíte, pane Bartošek?

Vysvětlovala vám paní Schillerová, co to znamená rozpočtové provizorium. Vy tady mluvíte o kompenzacích podnikatelům? Ano, my jsme rozhodli 10 mld že dostanou. To schválila naše vláda. A když bude provizorium, tak je nedostanou.

A armáda se nikdy neměla tak dobře jako za nás, za hnutí ANO ve vládě.

Takže to vám můžu ukázat, jak dramaticky jsme navýšili platy vojáků, jak jsme obnovili. Takže proč nám tady vykládáte o armádě? Pan Bartošek mluví banda obchodníků. Já znovu opakuju, že jsme se snažili vám vysvětlit, že jsme menšinová vláda a menšinová vláda zkrátka bez podpory někoho jiného není schopna prosadit rozpočet. Takže pro nás to byla jediná šance, jak řešit ten rozpočet, který by samozřejmě, kdyby nebyl schválen, a dostaneme se do rozpočtového provizoria, tak je to katastrofa. Absolutní katastrofa.

A oni vědí, že za nimi stojím a vždycky jsem stál, že zkrátka armáda o ty peníze nepřijde.

Takže tady ta vaše vystoupení, jak vy máte starost o armádu... Vůbec nic.

My jsme se snažili vás přesvědčit, nechali jste nás v tom, zneužíváte to samozřejmě. A co na to říct? Ano, je velký deficit, ale bude třináctkrát menší než v Německu.